Ruská federace dále ústy prezidenta Putina veřejně deklarovala zámysl provedení analýzy dat z havarijního zapisovače, čili černé skříňky letounu Suchoj za účasti mezinárodních pozorovatelů, čímž by měla být zaručena objektivita vlastní analýzy, která má následně prokázat nepravdivé tvrzení Turecka.

I nadále je nutno vzít v úvahu, že Ruská federace byla ze strany Turecka opakovaně vyzývána k tomu, aby se obdobným incidentům, tedy narušování vzdušného prostoru, vyhnula. Stanovisko NATO vyřčené jejím generálním tajemníkem, který incident odsoudil, prohlásil, že stojíme solidárně za Tureckem a podporujeme jeho teritoriální integritu, platí i nadále včetně znepokojení nad možnými dopady aktivit Ruska v blízkosti hranic členského státu NATO. Žádný z aliančních členů, pokud vím, k tomu nevydává samostatné stanovisko, čili tak neučinila ani Česká republika. Dále tedy platí, toto řekněme tomu zastřešující stanovisko generálního tajemníka Stoltenberga.

Prosím. Otázka zněla, jaké je naše stanovisko. Dozvídám se, jaké je stanovisko NATO.

Chtěl bych říci, že ruské letectvo porušilo vzdušný prostor jiného členského státu NATO, a to Řecka, v několika stech, možná tisících případech, a to během minulého roku.

Nevím, do jaké míry pro koho platí mezinárodní právo, ale pokud nebudeme všem měřit stejným metrem, tak nikdy mír ve světě nebude.

Bohužel od vás se ho asi nedozvím. Pane ministře, prosím o reakci. My nepochybně jsme samostatný stát a nepochybně i máme názor. V situaci, která je takto nepřehledná a takto vzájemná provázaná a kde jsou zájmy protichůdné, napůl vyřčené, jdoucí často v poměrně spletitých kombinacích partnerských a nebo nepřátelských vztahů, rozhodně nějaké výrazné deklarování nějakého ostrého názoru je přesně tím, co by nějakému možnému narovnání situace rozhodně neprospělo.

Děkuji. Prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Zdeněk Soukup, který bude interpelovat přítomnou ministryni školství. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem rád, že patřím k těm málo poslancům, kteří můžou mluvit nikoliv k prázdné židli, ale k ministryni, kterou budu interpelovat. Paní ministryně, z vašich mediálních vystoupení jsem se něco málo dozvěděl o plánu Ministerstva školství na proplácení teplých obědů. Prezentovaná řešení pokládám v navrhované variantě, jak jsem se o ní dočetl, za nesystémová.

Dokážu si to představit.

Děkuji. Prosím paní ministryni o reakci. Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem za tuto interpelaci velmi ráda a věřím, že vás uklidním. Opak je totiž pravdou.

Velmi často se jedná o rodiny samoživitelek či samoživitelů. Shrnuto, jsou to rodiny, které nepobírají dávky v hmotné nouzi.

Jedná se také o naplnění školského zákona a prováděcího předpisu, který umožňuje řediteli školy prominout poplatek za stravování v odůvodněných případech.